Že budou ve středu a v pátek od devíti do čtrnácti hodin blokovat prostě všechno?

Já si myslím, že by se Sněmovna, a to nejenom v tomto případě, měla vrátit k té původní dobré praxi, kdy se ve třetím čtení nevede žádná dlouhá rozprava, pouze se navrhují opravy legislativně technických, gramatických nebo písemných chyb, popřípadě se podávají návrhy na opakování druhého čtení. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chcemeli, aby koaliční většina respektovala opozici, musí také opozice respektovat koaliční většinu a nemůže svá poměrně rozsáhlá práva daná jednacím řádem zneužívat. Z tohoto pohledu jsem přesvědčen, že je právem většiny v této Poslanecké sněmovně po více než 20 hodinách rozpravy ve třetím čtení o zákonu hlasovat. A z pohledu ochrany principu parlamentní demokracie jsem dokonce přesvědčen, že to není jen jejím právem, ale i povinností. Děkuji vám za pozornost.

Dámy a pánové, pro moji orientaci, byli byste tak laskavi, a zvedli byste ruku ten, kdo hlasoval proti své vůli? Hledím do řad vládní ko... Ani jeden. Vidíte, prostřednictvím paní předsedající pane předsedo Sklenáku, zase jste neměl pravdu.

Také všechny vaše daňové zákony, které pokládáme za škodlivé, řada jiných zákonů, které pokládáme za ještě škodlivější, vám procházejí naprosto bez problémů. Neuměli jsme si představit, že připravíte zákon likvidační pro určitý sektor ekonomiky, že připravíte zákon likvidační pro ekonomickou svobodu a že připravíte zákon, který je ve svém důsledku opravdovým tunelem na daňového poplatníka, který má ještě za zády připravené krádeže ze zadání zakázek z volné ruky. To jsme si představit neuměli, a proto jsme tento výjimečný nástroj použili podruhé. Jen tak řečnickou otázku si dovolím položit. Týká se to jednoho jediného zákona.

To není obstrukce, že to vůbec nedáte na pořad? Děkuji, váš čas vypršel. Prosím, máte slovo. Ale jeho příklady o chování opozice a možném chování opozice byly dovedeny ad absurdum. Takže řekněme si pár skutečností nebo fakt. Zaprvé. Jednala o zákonu, který se týká fungování tohoto státu a který samozřejmě svým dopadem zasáhne i další vlády, ať už budou jakkoliv složeny. Já jsem nechápal, že to, že s námi jednáte, vy vnímáte jako vydírání, ale jsem rád, že nakonec k tomu jednání došlo. A teď pokud jde o tyto obstrukce. Ve třetím čtení se tady spolu scházíme a bavíme se něco přes 20 hodin. To jsou zhruba tři pracovní směny. A upřímně řečeno, co my tady blokujeme? Sněmovna normálně běží, další zákony se přijímají. Kdykoliv, když předložíte zákon ve třetím čtení, tak se o něm jedná. A my pouze blokujeme, nebo diskutujeme na jedné mimořádné schůzi ve věci jednoho zákona.

Tak se, pane předsedo Sklenáku prostřednictvím paní předsedající, podívejte na to, jak hlasovala Občanská demokratická strana v případě návrhů předkládaných vládní koalicí: 60 % těchto návrhů jsme podpořili. Tak mně tady nic nevykládejte o nekonstruktivní opozici, která chce blokovat ušlechtilé úmysly vlády. Týká se to jednoho zákona, děláme to několik hodin a žádné drama se v Poslanecké sněmovně nekoná.

Děkuji za slovo. Já bych využil tohoto času, abych načetl malou legislativně technickou úpravu.

Ale nemůžete načítat legislativně technickou úpravu. Budu reagovat na předřečníka, na to, co tady zaznělo před chvílí. Jak jsem zaregistroval, pan vicepremiér Babiš tady vzpomínal mě s tím, že jsem tady sdělil, že to není pravda, že se to týká jen malých a velkých se to netýká. Já jsem to samozřejmě myslel poněkud jinak. Já jsem to myslel tak, že tímto zákonem řešíme určité věci, a já pořád říkám, že to je v pořádku, že daně se platit mají. Tento svůj názor jsem nezměnil a za tím si stojím. A mohli jsme projednávat jiné zákony, které by přinesly jiné příjmy do státního rozpočtu. Například náš poslanecký klub navrhoval, abychom se zabývali tím, jestli 42 mld., které se vyplácejí na podporu solárů, musíme vyplácet v tomto objemu. Cituji.